Co se týče bezdomovců, tak musím poděkovat naší poslankyni Lucii Šafránkové, která již minulý týden zkontaktovala pana ministra obrany Metnara, zdali by nějaká prázdná armádní zařízení nebyla možná k dispozici, protože bezdomovci stěžují si na to i občané, často nás kontaktují bohužel nemají místo, kde by se mohli v karanténě všichni na jednom místě soustředit, potažmo kde by mohli být ubytováni odděleně, a pohybují se i bez roušek například na ulici. Tak my už to řešíme.

Zároveň je ale nejlepší doba na ozdravení státního rozpočtu a tuto nouzovou situaci je nutné využít k seškrtání zbytečných výdajů, jinak se nedoplatíme, protože ten deficit je tak vysoký, že normálně už by stát krachoval. A deficit může být ve skutečnosti mnohem menší. A můžeme také nechat více peněz lidem v peněženkách. Budu konkrétní. SPD navrhuje škrtnout veškeré veřejné peníze takzvaným politickým neziskovým organizacím. Kde dnes jsou? A jsou placeny z veřejných peněz. Takže to je potřeba škrtnout.

Dále navrhujeme ukončit inkluzi ve školství. A znamená to úsporu 6 miliard ročně. Takže to už máme skoro 20 miliard. Nebo jiné armádní techniky. Nebo jiné nové armádní techniky. Francouzi už vojáky vrátili. Potřebujeme je doma, ty naše vojáky. Dále navrhujeme ořezat peníze solárním baronům.

A znova bychom jim pomohli jednoduše bez toho, abychom navyšovali státní rozpočet a deficit. Ve Sněmovně leží také náš návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitosti, která je 4 %. Ty teď musíme podpořit.

A zase ulevíme lidem, kteří teď mají problémy splácet exekuce. Ty návrhy jsou na stole. Je na vládě, aby to uchopila. Musí to rozhodnout vláda. My jsme bohužel opoziční strana.

Pojďme být suverénní.

Tím vším necháme lidem více v peněženkách. Všechno jde, když vláda bude chtít. A máme napsaných k okamžité realizaci řadu dalších návrhů.

Je tedy pouze na rozhodnutí vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM, zdali jen jednoduše zadlužíme Českou republiku na další generace, nebo půjdeme tou nejsprávnější cestou a zároveň uděláme škrty nepotřebných výdajů. Vydělali by na tom všichni slušní a pracující lidé. A teď je ta ideální příležitost ozdravit i veřejné finance a dát na první místo slušné a pracující občany, slušné a pracující lidi včetně seniorů a invalidních důchodců. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, členové vlády, paní a pánové. Předseda vlády požádal Poslaneckou sněmovnu o vyhlášení stavu legislativní nouze a na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny tento stav je vyhlášen. Máme posoudit, jestli trvá.

Ale i to se může stát. Tedy odpovídáme a budeme hlasovat pro vyhlášení stavu legislativní nouze, nebo potvrzení jeho existence. Dovolte mi pár poznámek k předloženým návrhům vlády. Klub Komunistické strany Čech a Moravy jednotlivé návrhy, které vláda předkládá pro jednání zasedání Poslanecké sněmovny, podpoří s tím, že máme výhradu k některým návrhům a předložíme pozměňovací návrhy, jak jsme avizovali ve výborech Poslanecké sněmovny, s tím, že předpokládáme, že tyto návrhy budou mít všeobecnou podporu a bude možné návrhy zákonů přijmout a posunout je do Senátu.

Tam už budeme chtít, aby vláda s námi komunikovala ještě intenzivněji, než tomu bylo dosud. A beru velmi vážně nabídku pana předsedy vlády a klub KSČM doplní do krizového štábu svého zástupce, abychom byli i my, kteří chtějí pomoci řešit situaci, která v České republice je.